Já vám také děkuji, pane poslanče.

Takže abychom věděli, že to prostě není stejné. Obojí je číslo a já tam nevidím žádnou souvislost mezi těmi dvěma sektory, protože něco jiného je, kdybychom řekli, že třeba z energetické činnosti by byl výnos, respektive zisk, 2 miliardy.

Já vám děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Kotta. Prosím, pane poslanče. Jasně, děkuji, děkuji za to dovysvětlení.

Ale skutečně v tom není nic, co by mělo být útočného, takže jenom toliko ode mě. Já vám děkuji, pane poslanče, ještě reakce pana ministra s faktickou poznámkou. Ještě jedno vysvětlení.

Pro vlastní spotřebu nepodléhá ani tomu základu, a kromě toho poměrně vysoký limit tržeb. Já vám děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo, pane předsedající. Pan ministr financí Stanjura už částečně vysvětlil situaci, která se týká zemědělských podniků, a můj pozměňovací návrh, který si tady dovolím představit, se týká tematiky stejné či podobné.

To znamená, je to nastaveno tak, aby do mimořádné daně ta činnost musela skutečně tvořit nejméně 50 % tržeb podniku. Je to směřováno samozřejmě na organizace, respektive zemědělské podniky, které vyrábějí energii z bioplynových stanic.

Já vám děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře a vážené kolegyně kolegové. Já bych se také ráda vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku, a především k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který se dotýká daně z neočekávaných zisků.

V souvislosti s tím, protože to byla právě vládní současná koalice, která spolu s námi bojovala, aby se to takto navýšilo, jsem opravdu v naprostém v uvozovkách šoku, co jsem dnes zjistila se svými kolegy z našeho poslaneckého klubu, a to i prostřednictvím dopisů, které jsme obdrželi od Svazu měst a obcí, že sdílená daň v rámci daní z příjmů právnických osob je automaticky příjmem v rámci rozpočtového určení daní měst, obcí a krajů.